Na důchodech opravdu šetřit nemůžeme, protože to je jasný signál o tom, zda lidé, kteří skutečně dělají všechno správně, zda si podporu státu zaslouží. Často slýchávám, že naše vláda se soustředí jenom na důchodce. Není to pravda. Tento týden nebo minulý týden vyšla ve Sbírce zákonů rekordní bezprecedentní podpora rodin s dětmi. Schválili jsme společnými silami to, že rodiny, které mají rychle druhé dítě nebo třetí dítě, si mohou dočerpat rodičovský příspěvek.

Za našich vlád se minimální mzda zdvojnásobila, takže pomáháme důchodcům, pomáháme zaměstnancům, pomáháme rodinám s dětmi. Nechci mluvit dnes dlouho, tak abychom tuto novelu stihli rychle schválit, a proto vás žádám, abyste akceptovali věcnou hlasovací proceduru, kterou navrhne pan poslanec Sklenák, protože pokud bude schválena hlasovací procedura navržená sociálním výborem, tak se budou všechny předložené pozměňovací návrhy vylučovat a jeden schválený pak vyloučí všechny ostatní.

A žádám vás také ještě jednou, abyste podpořili pozměňovací návrh pana poslance Onderky, který navrhuje, aby náročné profese mohly odejít dříve do důchodu, a to podle principu za každých deset odpracovaných let o jeden rok dříve. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás o podporu této novely zákona.

Paní ministryně, já vám děkuji.

Zákonná podoba valorizace je v této oblasti nastavena zcela diskriminačním způsobem a trvale znevýhodňuje občany s nejnižšími důchody.

Příslušný návrh zákona jsme podali již před dvěma roky. Tento minimální důchod by se měl pohybovat zhruba právě na úrovni 15 000, měl by být pravidelně zvyšován dle vývoje inflace a průměrných mezd a měli by na něj nárok všichni občané, kteří splnili zákonné podmínky pro vznik nároku na důchod.

Prosím vás o podporu tohoto návrhu a pomoc našim občanům s nízkými příjmy. Děkuji. Jako další v rozpravě vystoupí pan poslanec Valenta, připraví se paní poslankyně Valachová.

Samotný návrh i řada dalších pozměňovacích návrhů jsou ale mimořádně nezodpovědné.

Přiznejte si, vám nejde o seniory, vám jde pouze o jejich hlasy. Už ho tady ukazuji poněkolikáté.